Jsou tři nohy, které tvoří fungující zdravotnictví: finanční efektivita, kvalita a dostupnost. Jestli dneska ministr financí a jeho odborník hovoří jenom o tom, že zdravotnictví bude řídit jenom finanční efektivita, nevědí, o čem mluví.

Je to pro mě tak, jak to pořád říkáte: stejná krádež, stejná korupce. Připraví se pan poslanec Koubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já si myslím, že je to velmi nepatřičné, protože platit daně a platit sociální a zdravotní pojištění je povinnost každého zaměstnance a platit sociální a zdravotní pojištění je povinnost každého slušného podnikatele. Po pravdě řečeno, jsem přesvědčený o tom, že je tomu spíše naopak, tedy že ty miliardy tekou od státu do firmy Agrofert, jak nakonec podle mého názoru velmi přesvědčivě dokládal náš pan předseda Petr Fiala. Chtěl bych ale zmínit tři další velmi významné aspekty, které si myslím, že celou věc ovlivňují.

Chtěl bych zmínit tři věci, které souvisejí s resortem ochrany životního prostředí, na které se specializuji. První věc Šumava. Byl zde předložen senátní návrh o Šumavě, který měl velkou podporu šumavských obcí, šumavských obyvatel, obou krajů, myslím si, že do jisté míry zpočátku i politiků zde ve Sněmovně. Mnozí poslanci z hnutí ANO přicházeli a říkali, jak jim leží na srdci osud Šumavy, aby zůstala zelená, jak fandí Šumavákům, jak by se chtěli zasloužit o to, aby Šumava zůstala zelená.

Další fenomén, který chci zmínit, je otázka zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. I tady se celá řada věcí tak či onak více či méně příznivě pro naši republiku vyřešila. Jedna věc ale zůstala nevyřešena. A jedna věc je pořád ještě velkým ohrožením pro naši konkurenceschopnost a tou je velký vliv ekologických aktivistů právě na probíhající řízení režimu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Naopak nakonec došlo k tomu, že byl zákon přijat v té podobě, jak jsme ji schválili, který dává ekologickým aktivistům významné místo v procesu řízení podle zákona o EIA.

A třetí věc, třetí fenomén, to je, jak bych to nazval, pohrdání vlády normálním, běžným zdravým rozumem našich občanů. Tady mám na mysli onu takzvanou kácecí vyhlášku mimo jiné.

Něco podobného chystá opět pan ministr při přípravě zákona umožňujícího kontroly topenišť v soukromých domech.

Jejich pero je vidět i v návrhu novely zákona č. 114 o ochraně přírody, který významně odebírá pravomoc obcí zasahovat do dění v národním parku, do dění, které tolik ovlivňuje jejich možnosti rozvoje. Namísto dohodnutí ochranných podmínek jejich projednání. Co z toho vyplývá? Jaké poučení z toho plyne?

Tady představitelé hnutí ANO se zaklínají tím, že chtěli řídit stát jako soukromou firmu. Pan poslanec Kalousek tady zmínil, jak by to bylo s možností vyhazovat staré a přijímat nové zaměstnance.

Obchodní zákoník nebo zákon o obchodních korporacích totiž nařizuje manažerům každé firmy, že mají konat tak, aby přinášeli maximální zisk majiteli své firmy. Proto také já budu hlasovat pro návrh vyslovení nedůvěry vládě pana premiéra Sobotky a pana Andreje Babiše. Co mě ale trápí a co musím říct, že mě velmi mrzí, že tady nesedí ani zpravodaj tohoto návrhu pan poslanec Hájek, který myslím, že by měl stručně obsah mého proslovu oběma pánům tlumočit.